První návrh, jak již bylo zmíněno, ruší vznik rozšířené kolektivní správy, která by prakticky všechna česká média nahnala pod jednu střechu povinného kolektivního správce. Takto bude zajištěno, že budou mít i malí nezávislí vydavatelé smluvní svobodu a nebudou pod tlakem velkých mediálních domů, které by jinak rozhodovaly o distribuci licenčních poplatků mezi všechny vydavatele. Druhým pozměňovacím návrhem chci docílit větší ochrany uživatelů před automatickým preventivním blokováním obsahu internetu ze strany umělé inteligence. Automatické filtry, které implementace směrnice přináší, totiž jistě nebudou dokonalé a my za Piráty chceme zamezit tomu, aby docházelo k odstraňování legitimního obsahu, jako jsou například memy, tedy parodie vytvořené s použitím části díla. Ve třetím pozměňovacím návrhu jde o explicitní deklaraci, že povinnosti ukládané provozovatelům cloudových úložišť novelou autorského zákona nevedou k povinnosti aktivně sledovat a filtrovat veškerý obsah, který na platformu uživatelé nahrají.

Já považuji za důležité zvlášť v dnešní době, kdy vlivem dezinformací řada lidí ztrácí důvěru ve státní instituce, toto ve směrnici explicitně uvést. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně, a nyní se přihlásila do obecné rozpravy paní poslankyně Pokorná Jermanová. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručná a zopakuji jenom to, co jsem tady říkala v prvém čtení.

Měli bychom se také podívat na to, jaké vyjádření kolektivních správců dostávají předložené pozměňovací návrhy. Všichni to dostáváme do svých emailů a myslím si, že je velká škoda, že ten konsenzus, který tady vznikl za minulé vlády, byl tímto narušen, a myslím si, že to rozhodně neprospěje. Nicméně musím touto cestou vyjádřit své velké politování nad tím, že jsme nebyli schopni uchovat tak složitě projednaný a dojednaný konsenzus minulé vlády. Děkuju. Také děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ondřej Babka. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuju za slovo.

To znamená, pane ministře a teď se omlouvám, nevím, jestli jsem slyšel správně ve vaší úvodní řeči že tedy Ministerstvo kultury podporuje ty pozměňovací návrhy? Dobrá, děkuji. Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Prosím, pan ministr.

Není tomu tak. Nyní tedy končím obecnou rozpravu. A táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr až po podrobné rozpravě, dobře. Pan zpravodaj? Také ne. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil do podrobné rozpravy pan poslanec Jan Lacina. Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo, paní předsedající.

Děkuji a nyní se do podrobné rozpravy hlásím já a poprosím pana kolegu, aby mě vystřídal.

A předtím ještě...

Děkuji za slovo. Já se tedy hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému nahrán pod číslem 1303, a odůvodnění jsem načetl v obecné rozpravě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který se týká takzvaných vesmírných smluv a který je veden pod sněmovním dokumentem číslo 1206.

Problém není ani tak v samotném rozsahu těchto smluv jako spíše v odměně, kterou za ně autoři dostávají.

Zákon na tyto situace sice pamatuje, ale pouze okrajově, a to institutem práva autorů požadovat dodatečnou odměnu.